Buď platí jedno, nebo druhé. To je také odpověď, kterou bychom si asi zasloužili. Ale musíme si toho být vědomi.

Tady jsou vedle sebe dva sektory. Sektor legálního hazardu, to znamená registrovaní podnikatelé, kteří se snaží dodržovat zákony a platí daně, a sektor nelegálního hazardu. Zákon, který teď budeme projednávat, zpřísňuje podmínky pro legální hazard a vůbec nezpřísňuje podmínky pro nelegální hazard.

On říkal, že ne, že nemá. Já mu za odpověď děkuji. Nemám důvod tomu nevěřit.

Pokud to pravda je, proč si vybral zrovna Albánce? Pokud to pravda není, když řekne, že to není pravda, tak já mu to samozřejmě zase budu věřit. Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Dále s přednostním právem pan zpravodaj Jan Volný. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Já jsem původně chtěl jenom požádat tuto ctěnou Sněmovnu, aby hlasovala o zkrácení doby na projednání mezi druhým a třetím čtením.

Otázku trošičku otočím.

Předpokládal jsem, že pan kolega předseda Kalousek jako velký odborník, a teď to nemyslím pejorativně, a jako první, který zdanil hazard, tenkrát měl dobře prověřené, proč dává jednu sazbu. Proto jsem já do svého pozměňovacího návrhu dal jednu sazbu 25 procent, byť teď nazývá tento pozměňovací návrh, nebo respektive novelu pan kolega předseda Kalousek za paskvil. Ano je diskutabilní: Je to správně?

V té chvíli jsme my již věděli, že 30 procenty už můžeme nějaký druh hazardu hnát do šedé ekonomiky.

Já jsem na to říkal ano, má na to návrh. Ono v podstatě už se to blíží k hranici, kdy tento druh hazardu bude mít velké problémy. Nicméně asi by to bylo, pokud by to bylo potřeba, jednatelné.

To bude jako základ, jakoby minimum. To znamená, že v podstatě těch 28, které nyní dohadujeme, se plus minus rovná těm připravovaným 35 procentům. Bude možnost o tom diskutovat právě v rámci toho velkého zákona. Mě trošičku mrzí, nebo možná je to dobře, že k tomu nepřišly žádné pozměňovací návrhy, právě na ta procenta.

Děkuji panu zpravodaji. A nyní mám tři faktické poznámky.

Protože předtím tady, já byl první ministr financí, který hazard zdanil, to znamená, netušili jsme, co to udělá. Ale na tom samém začátku jsme nutně museli být velmi opatrní a konzervativní.

Ale já znovu opakuji, co nám včera pan ministr řekl. Vy jste tam nebyl, pane poslanče. Pan ministr řekl: já nevím, mně se to také nelíbí, zeptejte se koaličních poslanců. Proto logicky dnes nemohu předložit žádný pozměňující návrh, protože jsem ho chtěl opřít o nějakou odbornou informaci ministra financí. Ale jediná odborná informace ministra financí byla, že neví. Chci se zeptat vlády, jestli by příště daňové sazby nemohl předkládat někdo, kdo o nich něco ví. Nyní pan poslanec Karel Fiedler, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Pan zpravodaj zrovna odchází. Doufám, že mi dvě minuty budou stačit.